Pane poslanče, děkuji.

Je to pravda, pane předsedo. Je to pravda, uznávám, a abych byl korektní a bylo to zaznamenáno, nechtěl bych, aby moje vystoupení bylo vnímáno jako nevím schválně obstrukční nebo opoziční, že to kritizuji. Přišlo to za předchozí vlády, ad 1.

A ten pozměňovací návrh, který pan předseda avizoval pamatuji si ho, zase, má to logiku, ale i na tom myslím, že bude určitě shoda. Děkuji za pochopení. Vážený pane předsedající, já jsem se chtěl jednak přihlásit k návrhu na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech, a to na 30 dnů, a chtěl jsem jenom stručně reagovat na ony bezpečnostní audity. Ty se už dneska provádějí, často je dělají investoři prostě z čistého vlastního zájmu dosáhnout v rámci významné investice co nejvyšší kvality i z hlediska bezpečnosti toho provozu. V případě aktivit, akcí dotovaných Evropskou unií, tam ty audity jsou často už v současné době nezbytnou podmínkou, protože opodstatňují zároveň příslušnou investici, a v rámci projednávání a vyhodnocování těch dotačních žádostí jsou to prostě oprávněné, pozitivní body pro případné rozhodnutí. Zároveň chci doplnit, že novela byla řádně projednána s Asociací krajů, se všemi kraji, protože to prostě na ně bude mít rovněž finanční dopad, tak to vzaly na vědomí.

Ono správné hospodaření s vozovkou, tak kontrola i nehodovosti, počet dopravních nehod, bývají prostě kritérii pro pořadí investic v tom daném území.

Děkuji panu ministrovi a stále jsme v obecné rozpravě. Hlásí se paní zpravodajka, paní poslankyně Ožanová. Ještě jednou, dobrý den, dámy a pánové, si dovolím jako zpravodaj tohoto tisku podpořit návrh ministra dopravy na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Pokud se týče návrhu, který přednesl předseda hospodářského výboru kolega Adamec, upozornil na to, že je připravován jeden pozměňovací návrh já to chápu, že tam je třeba odstranit byrokratická hlediska, ale je třeba také určité obezřetnosti, protože se obvykle jedná o pracovní samojízdné stroje, které primárně nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích, a z hlediska bezpečnosti silničního provozu je třeba, aby se po komunikacích pohybovaly co nejméně, protože ony jsou určeny výhradně k práci na polích.

Děkuji paní zpravodajce a dívám se, jestli někdo ještě se chce přihlásit do obecné rozpravy. Pokud nikdo, tak tím končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já si dovolím přivolat kolegy z předsálí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu. Já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování, a kdo je pro? Kdo je proti tomu, aby to bylo přikázáno hospodářskému výboru?

Výsledek: přijato. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jakožto garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má tedy někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Vidím, že je zde zájem o odhlášení, takže já si dovolím vás odhlásit a opět přihlásit. A já mezitím ještě zopakuji, že budeme hlasovat v tuto chvíli o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů. Víme všichni, o čem hlasujeme, třicetidenní lhůta. A já dávám tedy hlasovat. Kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. A já tím končím tento bod. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce Děkuji za slovo, pane místopředsedo.